Ale tady se nebavíme o politickém rozhodnutí například poslance Ondráčka, když hlasoval v zastupitelstvu. Já nevím, kdo z členů vlády... Já požádám přítomné členy vlády , aby se vyjádřili k tomu názoru jejich premiéra, poslance i koaličního poslance, že se u nás dá objednat trestní stíhání a odsouzení.

Je to vážná věc, takové veřejně vyslovované, opakovaně veřejně vyslovované obvinění. Tak už něco řekněte.

Ten tady prostě sedět měl.

Protože kam tu debatu potom posuneme?

Tak prosím, paní poslankyně.

Můžeme si ho objednat, ale samozřejmě riskujeme potom, že se dopouštíme už jenom tím objednáním přinejmenším přípravy ke zvlášť závažnému zločinu, případně nějaké formy účastenství.

Tady je ta odpověď stejná. Nemělo by k tomu docházet. Pokud k tomu dochází, tak existují i příslušná ustanovení trestního zákoníku, která v těch závažnějších případech neoznámení trestného činu kriminalizují správně, natož pak nepřekaženě.

Myslím si, že i tady je třeba, abychom si dávali velmi pozor na to, co říkáme, protože pokud nemáme důkazy, jak tady řekl můj předřečník pan poslanec Stanjura vaším prostřednictvím, pane předsedo, tak samozřejmě se může dopustit trestného činu pomluvy.

A teď jsme se seznámili s jedním případem, kde byl konkrétně jmenován aspoň jsem to tak pochopila, kdyžtak ať mě pan poslanec Ondráček vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, opraví , státního zástupce, který přestože ten příslušný policista, který vyšetřoval jeho případ, chtěl případ odložit, tak dal pokyn, aby dál pokračoval. Já se ve své praxi poslankyně s takovými případy setkávám ne dnes a denně, ale chce se mi říci téměř každý týden v pondělí, protože moji kancelář hojně navštěvují ti, kteří buď nemají na advokáta, anebo mi důvěřují.

Můžeme si tady klást otázku, jestli takto si představuje státní zastupitelství optimální způsob vedení trestních procesů. Jsem si vědoma toho, že samozřejmě nejvyšší státní zástupce nese svoji odpovědnost za politiku, kterou uplatňuje v rámci soustavy státního zastupitelství.

Nicméně v tomto ohledu si myslím, že by ten přísnější dohled nadřízených státních zástupců byl namístě a nemohlo by se stávat to, co se tady stalo, kde opravdu musíme zvažovat, proč zrovna ten státní zástupce byl tím vhodným státním zástupcem a nebyl to někdo jiný. Těch případů je mnoho, viz kauza Rath.